A ta reforma je potřebná.

Úřad je nezávislým dozorovým orgánem na trhu veřejných zakázek a rozhoduje o nějakých 600 miliardách. To je nějakých 12 % našeho hrubého domácího produktu a rozhodně to není malá částka. V současné době, jak jsme vlastně v tomto volebním období viděli, ten úřad je ovládán jednou osobou. A to je prostě příliš velké korupční riziko na to, aby to mohlo fungovat dobře.

Na tu reformu čekáme, ta reforma se připravuje celé volební období, a výsledek stále není. A protože se blíží konec volebního období, tak já mám za to, že je potřeba ten návrh předložit. Takže já zde mám návrh nějaké reformy tohoto úřadu, tak jak je potřebná, tak jak věřím, že by se na ni mohla najít shoda. Nedělám si žádný nárok na autorství nebo na to, že bych měl být hlavním předkladatelem, nicméně si myslím, že je čas ji předložit. A pokud tedy tato schůze nebude schválena, ale čeká nás v prosinci další protikorupční schůze, tak bych se chtěl zeptat, jestli by případně bylo možné tam dozařadit tento poslanecký návrh, i když očekávám, že v tu chvíli nebudou ještě splněny termíny, aby to bylo možné.

Takže bohužel zřejmě nebude možné toto detailně prodiskutovat v příslušném bodě, ale já zde tedy ten návrh mám a věřím, že bude možné dnes získat nějakou podporu pro jeho předložení do legislativního procesu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já jenom připomenu, že v tuto chvíli nevedeme rozpravu, a dokonce ani ne rozpravu k pořadu schůze. Mohou vystoupit pouze ti, kteří disponují přednostním právem, nikomu jinému nemohu dát slovo. Vážené kolegyně, kolegové, jen stručně stanovisko hnutí SPD. My jsme to samozřejmě diskutovali dlouhou dobu na klubu, několikrát, koneckonců, byla tam například i ministryně paní Benešová, kde jsme komunikovali o vládním návrhu o státních zástupcích. I my souhlasíme s tím, že je potřeba projednat nutná protikorupční opatření, posunout se v tomto směru dál, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že například zákon o státních zástupcích, který je v obou těch schůzích a já jsem rád, že Radek Vondráček tady představil vládní návrh té schůze, která by měla být v první dekádě, koncem první dekády prosince letošního roku , tak my jsme už i díky tomu, že jsme komunikovali ten zákon o státních zástupcích s paní ministryní Benešovou a jejími náměstky u nás na poslaneckém klubu, zdá se nám propracovanější, zvláště v personálních otázkách, ve výběrových řízeních apod., tak jsme se jako poslanecký klub rozhodli podpořit tu schůzi, na které bude zařazen tento zákon, to znamená ta, která bude koncem první dekády měsíce prosince letošního roku.

Děkuji. Pan předseda Jakub Michálek a potom pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, v tuto chvíli poslední přihlášený s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom připomenout, že my jsme se postavili při svolávání té schůze poměrně vstřícně ke koalici a že jsme nakonec tento okamžik nenavrhovali zřízení vyšetřovací komise, která by prošetřila, jak došlo k zanedbání přípravy ze strany vlády na druhou vlnu pandemie koronaviru v České republice, ale skutečně jsme to drželi úzce na ty protikorupční body. Já si myslím, že jsem vyjádření pana Vondráčka pochopil jinak než pan kolega Fiala, a to tak, že na té druhé schůzi, kterou navrhuje svolat hnutí ANO, státní zástupci nebudou z toho důvodu, že vládní návrh není. Tak možná tohle bychom si mohli vyjasnit, jestli jsem to pochopil správně a státní zástupci budou, či nebudou. Každopádně my netrváme na tom, aby vláda předložila vlastní návrh ke státním zástupcům. Nám stačí, když nebude blokovat projednání toho našeho.

Byť to třeba lidsky chápu, že asi nechce, aby jí podřízené vybírala ministryně spravedlnosti. To by asi náš klub nefungoval tak dobře. K těm dalším věcem, které tam máme. Bylo oznámeno, že se bude probírat na protikorupční skupině, ale už tam nebylo oznámeno, že se bude probírat ten lobbing. A pokud jde o to, jak pan předseda Vondráček říkal, že jsme se na něj neobrátili, tak jsem chtěl připomenout, že jsme se skutečně na hnutí ANO obrátili, a to prostřednictvím předsedy poslaneckého klubu pana Faltýnka, což je můj protějšek, takže předpokládám, že jste si tuto informaci předali, ale nikdy jsem od vás žádnou odpověď neobdržel. Kdybych to měl připomenout, tak jsem od vás neobdržel ani odpověď na svůj dotaz, jestli připravujete něco k provedení doporučení skupiny GRECO ohledně darů členům parlamentů, což je tam jedno z doporučení, které by se mělo vyjasnit. Takže proto si myslím, že by bylo užitečné, abychom si stav plnění doporučení ze čtvrtého hodnoticího kola GRECO probrali na této schůzi v tom diskusním bodě. Pan předseda Radek Vondráček.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Opakuji to, aby to bylo jasné z mého vyjádření. Doufám, že se tomu přizpůsobí i výbory. Dávám to dopředu vědět. Doufám, že se tady sejdeme, a těším se na diskusi a těším se, že všechno probereme.

Hnutí ANO podporuje, aby došlo k oddělení agendy výběrových řízení a antimonopolního úřadu, na stole je plně zpracované paragrafované znění, které sepsala Rekonstrukce státu. K tomu jsou ovšem výhrady.

Co se týče lobbingu, tak ten řešíme, myslím, už řadu měsíců. Všechny kluby byly obeslány, všechny kluby se nějakým způsobem vyjádřily.